Dovolte mi, abych přednesl zdůvodnění návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh k vyslovení souhlasu s přístupem k Dohodě o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře EMBL.